Bude to z rozpočtového určení daní dejme tomu částka v řádech desítek až stovek milionů, které jim do toho rozpočtu připlují navíc, zatímco z místního poplatku vyberou v řádech jednotek milionů.

Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych to s dovolením uzavřel, nicméně neodpustím si jednu poznámku ke kolegyni Černochové.

Představte si dvě obce, třeba Pec pod Sněžkou nebo Janské Lázně, a jinou obec, která je třeba někde v centru republiky, kde žádný turismus není. Podle RUD dostanou stejné peníze, ale třeba Pec obsluhuje stovky tisíc turistů ročně.

Mám deset sekund. Děkuji. Pan předseda Michálek, faktická poznámka, poté pan poslanec Votava. Děkuji za slovo. Moje poslední vystoupení k tomuto tématu. Paní poslankyně mě vyzvala, abych prostřednictvím předsedajícího apeloval na pražského primátora, takže já jsem skutečně šel za panem předsedajícím a apeloval jsem jeho prostřednictvím na pražského primátora. Věřím, že pan předsedající to pražskému primátorovi vyřídí. Pokud jde o problematiku, kterou teď řešíme poplatky. Opravdu tím, že zastropujeme poplatky tak, že budou zastropovány i na Praze 1, tak opravdu negarantujeme nikomu ubytování na Praze 1. To je zkrátka ekonomicky nemožné.

Rozhodně z toho nebudou těžit rodiny ze Zlínska. Pokud jde o zkušenosti ze zahraničí.

Pro ty by to naopak bylo výhodné, protože samozřejmě by se přesunulo daňové břemeno právě na tyto privilegované skupiny. Děkuji. Pan poslanec Votava, poté pan místopředseda Pikal. Všechno faktické poznámky. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ona řekla, že má nebo aspoň to tak vyznělo zákonodárnou iniciativu hejtman nebo primátor. Není tomu tak. Zákonodárnou iniciativu má zastupitelstvo kraje nebo zastupitelstvo Prahy, která je považována za kraj, nebo je krajem svým způsobem. Nechci vás poučovat, chraň bůh.

Děkuji za slovo.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Budu stručná. Dámy a pánové, proč jsme tuto novelu předložili? Mělo to několik důvodů. Zjednodušení, jak řekl pan předseda Stanjura. Zejména jsme chtěli vyřešit platformy.

Děkuji.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já si dovolím reagovat na předřečníky, kteří tady hovořili o tom základním, o tom pohledu mezi Prahou a ostatními obcemi, které mají náklady nebo nemají náklady. Milí kolegové z Prahy, uvědomte si, že jsou obce, které dokonce dotují příliv turistů a jsou rády, že přijedou, a dělají pro ně za peníze daňových poplatníků pomyšlení, aby přijeli, a ne jak v Praze, že se je snaží pouze omezit tím, že se reguluje finančně. Čili opravdu jsou docela velké rozdíly v republice. Republika není Praha.

A tento problém je třeba řešit a snižovat ty rozevřené nůžky mezi hlavním městem a ostatními městy republiky, a ne je tady těmito individuálními potřebami v rámci města Prahy ještě více rozevírat.